Ten tady řekl výslovně lež, takže se chci ohradit vůči tomu prostřednictvím pana předsedajícího. Pochybnosti ohledně korespondenční volby ve Spojených státech.

Takže není pravda, že by způsobily korespondenční hlasy nějaké zmatky. Samozřejmě na to má plné právo.

A pak už jenom poslední k panu předsedovi Okamurovi prostřednictvím pana předsedajícího, co se týče kupčení s hlasy, on to tady sám zmínil, v jednom konkrétním severočeském městě. Takové případy prostě máme. A také rušíme volby, které jsou standardní formou prováděny u nás, tedy osobně přítomností ve volební místnosti, anebo urna, která je přenesena členy volební komise k voliči až domů, pokud je třeba nemocen? Zpochybňujeme to? Řečnická otázka. To chápu.

Tak třeba to pro nás může být dobrou inspirací. Děkuji za pozornost. Připraví se zastupující předseda klubu KDU pan poslanec Benešík. Prosím, máte slovo.

Jako co to je za divadlo? Vy můžete úplně v pohodě si pozvat jakéhokoli člena vlády na váš ústřední výbor komunistické strany, jak to děláte, když jde o rozpočet a další věci. A tam oni rádi chodí, rádi o vás stojí, podporu žádají.

I to, kam tato schůze byla zařazena.

To je jeden jasný neoddiskutovatelný fakt, který je naprosto spojen s tím, že tady probíhá covid a jakým způsobem tady probíhá pomoc vlády. Půjdeme dál.

A to není náhoda. Září, protože evidentně podnikatelé viděli, že bude docházet k ukončení rozvolňování, nabíhá druhá vlna. A mnoho z nich vědělo, že už to prostě po té první vlně a po zkušenosti s vládní pomocí nedají. Dělali jste nějaké šetření přes živnostenské úřady?

A tito podnikatelé mají dneska obrovské existenční problémy. Ne.

A nemají to kam zodbytovat. Co na to vláda?

Co jsme udělali špatně? Takhle bych čekal, že bude fungovat a přemýšlet zodpovědná vláda, které leží na srdci byť ten poslední osud občana České republiky.